Je to ostudná vizitka. Tohleto všechno, co vy tady předvádíte, katastrofálního působení Fialovy vlády a vaší vládní koalice, která absolutně neřeší tíživou sociální a ekonomickou situaci českých občanů a rodin a za svou prioritu v rámci předsednictví Evropské unie označuje rozdělit si, abyste si sami sobě rozdělili trafiky, a ještě finanční pomoc Ukrajině a Ukrajincům místo toho, abyste pomáhali českým občanům se zdražováním.

Gazdík, o těchto třech lidech tam hovoří váš bývalý ministr, který byl hnedka zkraje ministrem od roku 2010.

Ale zpátky k tomuto.

Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. První vystoupí pan poslanec Marek Výborný, jako další pan poslanec Hayato Okamura. Jenom velmi stručně. Slyšeli jsme politický projev předsedy opoziční strany. Byl plný lží a polopravd, tak mi jenom dovolte zareagovat ve dvou věcech. Prosím pěkně, žádné pozice politických náměstků novela nezřizuje, je potřeba si ji přečíst. Novela zavádí pozici náměstka. Tečka. Žádného politického náměstka, žádný trafikanti to nebudou, bude to odborný tým toho ministra, který to ministerstvo povede.

Chápu, že to samozřejmě lze velmi jednoduše zneužít v rámci politického boje vytvářením příběhů Pohádek ovčí babičky a podobně, ale opravdu není to pravda, to, co tady zaznělo.

Prosím, pane poslanče. Vážené kolegyně, vážení kolegové, situace v naší společnosti i na mezinárodní scéně je opravdu vážná. Nikdo nemůže popřít, že je tíživá ekonomická situace, že ceny elektřiny, plynu se zvyšují, že to dopadá na sociálně slabší část našich občanů.

To je do očí bijící skutečnost, takže chci trošku uvést na pravou míru to, co řekl prostřednictvím pana předsedajícího, můj bratr, pan předseda Tomio Okamura.

Děkuji vám.

Já bych chtěla reagovat na pana poslance Výborného, což očekával, prostřednictvím pana předsedajícího.

Jak odpovědnost ministra, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího?

Teď vytváříme další strukturu, další strukturu vytváříme, takže naopak státní správu to bude stát mnohem víc peněz, mnohem víc.

Omlouvám se, stačí to takhle? Omlouvám se. V současné době dělal to jeden odborný náměstek v současné době to dělají tři náměstci, v současné době moji práci dělají tři odborní náměstci. Říkejme jim političtí odborní náměstci. To je výsledek toho, co vy tady představujete, takže já si nemyslím, že to bude přínosem pro státní službu. Ale já se přihlásím samozřejmě se svým příspěvkem dál.

Nyní s přednostním právem se hlásí paní zpravodajka Ožanová, prosím. Děkuji, pane předsedající. S ohledem na množství pozměňovacích návrhů, které budu odůvodňovat, jsem toto chtěla trošku rozložit do bloků. Ale ještě před tím, než začnu s pozměňovacími návrhy, chci říct, že skutečně jednání proběhla tak, jak říkal poslanec Marek Výborný. Samozřejmě že se snažíme maximálně přece jenom zjemnit ten návrh a uvidíme, co se nám po dohodě podaří.